Vážený pane předsedající, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, musím reagovat na svého předřečníka, protože zásadně nesouhlasím s tím, co tu padlo, že dostáváte eGovernment v tristním stavu nebo že byl špatný.

A kdybych tu měl vyjmenovávat všechno, co se povedlo, tak mi ty dvě minuty nebudou stačit. Takže já bych byl rád, aby ta diskuse byla korektní, protože u všech jednání v minulosti jste vy, vaši zástupci, byli. A co jste udělali vy? Připravovali jste transformaci, kterou nám odprezentoval váš kolega, náměstek na MMR pan Profant, viděli jsme ji tam jednou.

A vy říkáte, že něco bylo složité? Tak vy chcete dělat digitalizaci jednodušší takže pan náměstek Profant a pan Bartoš sedí na MMR, klíčové orgány jsou na Ministerstvu vnitra, a ještě jste si udělali tým na Úřadu vlády. A jestli to chcete přesunout legislativně, musíte změnit minimálně tři zákony: služební zákon, kompetenční zákon a zákon o veřejných systémech státní správy. To vám bude trvat rok. Tak mi neříkejte, že něco urychlujete!

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem skutečně čekal, že když tady vystupuje zástupce tehdejší vlády, tak vystoupí s tím, že určitým způsobem přijímá odpovědnost za to, jakým způsobem jejich vláda s tehdejším koaličním partnerem ČSSD, který měl na starosti Ministerstvo vnitra, tuto záležitost spravovala, a ne s tím, že z neúspěchu za digitalizaci v minulém volebním období obviní opozici. No to je fakt úplně šílený!

Myslím si, že to je neschopnost přijmout odpovědnost za výsledky té práce. A moc velmi dobře si pamatuji, jakým způsobem se vyjednávala podpora zákona o právu na digitální službu.

Takže prosím, neveďme tuto debatu stylem, že za neúspěch eGovernmentu v minulém volebním období může opozice, není to férový argument. Vaše faktická poznámka vyvolala další faktickou poznámku pana poslance Králíčka. Já bych taky chtěl znovu reagovat.

Za prvé, žádný neúspěch nebyl, a za druhé jsem pouze říkal, že jste na tom s námi spolupracovali. A jenom mi řekněte, jak jste mohli vy, díky vám, prosadit ten zákon, pokud by na tom nebyla vládní dohoda? Vy jste tady v opozici měli většinu, že byste to prosadili bez nás? Vy jste ten zákon tvořili sami bez účasti vládního zmocněnce pana Dzurilly, bez účasti Ministerstva vnitra, bez účasti nás dalších, kteří jsme ho připomínkovali, kteří jsme se na tom podíleli? Tomu vy říkáte férový argument?

Práce v politice je taková a pan předřečník to jistě ví, že někdy ta spolupráce funguje, někdy prostě nastavíte takové podmínky a taková očekávání ve veřejnosti, že se něco stane, byť třeba na vládní úrovni k tomu v první chvíli nebylo úplně nakloněno.

Tak abych to narovnal, využiji posledních čtyřicet vteřin k otázce transformace, digitalizace. Ten projekt běží už tři měsíce.

Omlouvám se.

A to je něco, co chceme v digitalizaci změnit. Ano, děkuji za vystoupení.